Děkuji za slovo.

Pokud se to v celé Evropě zruší, budu první, který bude navrhovat, aby se to zrušilo i u nás. Systém je byrokratický. A vlastně zemědělec dneska má dvě vratky na farmě. Takže musí oddělovat naftu, kterou používá na poli, od nafty, kterou využívá ve stáji.

Tento návrh tuto sazbu sjednocuje na jednu, aby systém byl jednodušší jak pro zemědělce, tak i pro kontrolu celní správy. S panem ministrem jsme se domluvili, že bude vytvořen systém, kdy velmi přesně k poslednímu dni v měsíci bude přesně jasné, jaké VD na hektar daný podnik má, a o danou sazbu vratky si požádá. Ale to tady nezavádíme dnes. To už je tady dlouho. Ale tento systém právě nezvýhodňuje ty, kteří pouze a jen hospodaří na velké ploše, ale právě ty, kteří hospodaří dobře. Kteří mají vyrovnanou, vybalancovanou rostlinnou a živočišnou výrobu.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo. Ale přece jen. Pan kolega poslanec Bendl řekl, že si myslí, že si to náš státní rozpočet může dovolit.

Určitě jako člen rozpočtového výboru nejsem nadšený z toho, že se tady ta daňová distorze zavádí. Nebo resp. ono zase, tak jak vysvětloval kolega Šrámek, ona se možná zmenšuje, protože to bylo pouze na rostlinnou výrobu. A zase proč ne ta živočišná. To je polemika, kterou mohou vést hlavně ti zemědělci. Říkám, já se na to dívám svýma očima, člena rozpočtového výboru. Není to určitě z mého pohledu věc optimální, ale pořád platí to, co tady už zaznělo.

Určitě z toho nadšený nejsem, ale jeví se mi to jako návrh, který je udělat lepší, než neudělat nic. Protože řekněme si to na rovinu, politická vůle v tuto chvíli pro celkové snížení spotřební daně asi není a neprojde. Já vám také děkuji.

A že my tady neděláme nic jiného, než napravujeme stav.

Tady je jasně vymezena sazba. Vratka spotřební daně je jasně vymezena na hektar. Pořád se bavíme o stejné sazbě na hektar, o stejné sazbě. Případně potom od 1. července příštího roku podle zatížení dobytčí jednotkou.

Nyní vystoupí pan poslanec Karamazov. Připraví se pan poslanec Kalousek.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to na půdě tohoto shromáždění poprvé, kdy kritizuji různé výjimky a dotace, které jen zesložiťují daňový systém, který v České republice patří k nejsložitějším na světě. Dotace různých druhů jsou výhodné vždy pouze pro konkrétní skupinu, která je pobírá. Ostatní občané musí vše zaplatit ze svých daní. Vzniká tak složitý a netransparentní systém. Místo toho, abychom netransparentní dotace odstraňovali, a vytvořili tak rovné prostředí, ve kterých firmy uspějí díky své knowhow, vláda se vydává opačným směrem, když navrhuje rozšíření dotace na tzv. zelenou naftu. Jen těžko lze obhájit fakt, že někteří podnikatelé musí do aut a strojů koupit palivo za běžné ceny, ale ti, kteří podnikají v zemědělství, dostávají příspěvek. Kdo to zaplatí? Odpověď je snadná. My všichni. Všichni občané ze svých daní. Místo toho, abychom tento dotační paskvil zrušili úplně, vláda se chystá dotace rozšířit nyní i na živočišnou výrobu. Kabinet zároveň zůstává věrný své doktríně, že jakýkoliv styk občana s úřady musí být pro člověka co nejsložitější. Čerpání dotací na v uvozovkách zelenou naftu tak kvůli složitému papírování zůstává výhodné zejména pro velké podniky. Ano, o dotaci mohou požádat i rodinné farmy. A časová investice v porovnání se získanou dotací nemusí být ani výhodná. Nová úprava tak zjevně vychází vstříc obřím zemědělským a potravinářským konglomerátům. Je otázkou, zda je opravdu náhoda, když se novými úlevami pro tyto podniky zabýváme ve chvíli, kdy je ministr financí zároveň vlastníkem firmy, která v odvětví patří k největším. Těžko může někdo soudný souhlasit s tím, že poslanci jsou tu od toho, aby podporovali obří podniky, aby byly ještě větší. Jsem přesvědčen, že Sněmovna je tu pro to, aby nastavila rovné a férové podmínky, které budou platit pro všechny. Není kolem státu, aby deformoval trh a jednu skupinu občanů zvýhodňoval před jinou. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tento týden jste zavedli další výjimku do daně z příjmů fyzických osob.

Již v zákoně platné jednotné inkasní místo bylo zrušeno a dále zůstává ona velmi komplikovaná správa tří přímých odvodů vázaných na pracovní místo.